Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 339 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dovolte, abych to krátce okomentoval. Jedná se o návrh zákona o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Sněmovna ho přikázala čtyřem výborům, konkrétně výboru hospodářskému, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru. Pro vaši informaci, zemědělský výbor projednal tento návrh na svém jednání 4. 11. a dál bude pokračovat 12. 11. v projednávání tohoto zákona a rovněž ostatní výbory, které jsem jmenoval, již mají v programu zařazen tento bod na projednání v termínu 11. a 12. listopadu. Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Neeviduji do ní žádnou přihlášku.

Není tomu tak. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Je to pan předseda Kalousek.

Ano, děkuji. Požádám pana vicepremiéra pro pořádek, aby opustil místo zpravodaje a sedl si na své místo v Poslanecké sněmovně. Pořádek musí být.

Takže hlásí se pan zpravodaj Faltýnek. Děkuji, pane místopředsedo.

Na 30 dnů. Ano, děkuji. Táži, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Eviduji opět žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili. Než budeme hlasovat, ještě zazvoním, aby ti, co jsou v předsálí, se mohli hlasování zúčastnit. Nyní přečtu návrh na usnesení.